Od začátku roku se ovšem na písemných interpelacích neobjevil, a dokonce ústně řekl, že chodit vůbec nebude. Asi nejsem sám, kdo si v těchto odpovědích všiml jistého nepřekonatelného logického rozporu. Bylo by skvělé, kdyby nám nějaký zástupce vládní koalice byl schopen vysvětlit, jak jsou slučitelné výroky, že v roce 2020 premiér přijde, nebo nepřijde vůbec. A pokud máme tu první odpověď chápat tak, že v roce 2020 přijde aspoň jednou, mohl by nám někdo aspoň říct, na kterou schůzi ho máme čekat? Měsíc, čtvrtletí, pololetí, aspoň přibližně?

Bohužel jsme nedostali žádnou konkrétní odpověď.

A k tomu doplnil, že ten moment s ohledem na rozsah očekávaných i mimořádných pracovních povinností není schopen přesně potvrdit. Takže pan premiér řekl, že nebude chodit, pak řekl, že určitě se uvidíme, a pak řekl, že nám není schopen říci, kdy se v průběhu prvního poletí v těch termínech interpelací uvidíme. Ani jeden termín v rámci toho prvního pololetí si na písemné interpelace nevyhradil. Pan premiér nám také sdělil, a to ve svém poselství Čau lidi, že vůbec nechápe, k čemu ty písemné interpelace jsou. Je smutné, že pan premiér nerozumí ani těm nejzákladnějším instrumentům našeho ústavního zřízení. Doporučuji, aby si to nechal od někoho vysvětlit. Třeba od nějakého studenta prvního ročníku politologie. Skoro bych řekl, že by mu to dokázal vysvětlit i nějaký student prvního ročníku jaderné fyziky, veteriny nebo sochařství, protože není žádná věda pochopit, že když je vláda odpovědna Poslanecké sněmovně, tak se má také odpovídat poslancům na jejich interpelace.

Ten se týká toho, že ten člen vlády nemusí plnit povinnosti v roli poslance, takže to s tím vůbec nesouvisí. A pan premiér si zjevně neuvědomuje, že s funkcí člena vlády jsou spojena nejenom práva zasahovat do toho, co se děje v rámci vládního mechanismu, i pokud jde třeba o jeho dotace, což se teď děje, že?

Takže samozřejmě my pracujeme na nějaké optimalizaci, jednáme o tom i s hnutím ANO, jak zlepšit fungování Sněmovny, zefektivnit to jednání tak, aby interpelace byly sdružovány do bloků, na které můžou chodit ministři, a můžou být připraveni na to jednání, aby tady nemuseli sedět během nesouvisejících témat a podobně, ale ten zákon bude platit úplně stejně tak, že premiér na interpelace, když jsou zařazeny, bude muset chodit.

Pak se ptám, jestli si z této studie přečetl byť jedinou stránku. Dočetl by se tam, že v některých zemích znají pojem interpelace dokonce jenom tak, že o písemném dotazu se vede rozprava na plénu. Dokonce by se tam dočetl, že v některých zemích je projednávání písemné interpelace v parlamentu tak významný institut, že je spojen s otázkou důvěry vládě. Nespokojenost s odpovědí na interpelaci se může rovnat pádu vlády, tak jako je to třeba ve Finsku, Francii, Slovinsku, Litvě, Lotyšsku. Když tedy pan premiér do svého superdlouhého statusu dal odkaz na studii, kterou evidentně nečetl, je to trochu legrační. Ona to totiž není otázka jenom předpisu, jednacího řádu atd., je to otázka zejména určité politické kultury a hrdosti nás jakožto Parlamentu, komory, Poslanecké sněmovny, aby se nespokojila s tím, že vláda, která v principu dělby moci samozřejmě je odděleným institutem a je kontrolována Poslaneckou sněmovnou, se staví vůči Poslanecké sněmově pohrdavým způsobem. My jsme se tady bavili s předsedou Poslanecké sněmovny panem Vondráčkem o tom, že promluví s předsedou vlády o tom, že by měl zlepšit svoji účast na písemných interpelacích z těch rekordních 11,5 %, to znamená, 90 % premiér nechodí na písemné interpelace, a já bych rád, aby v rámci rozpravy předseda Poslanecké sněmovny vystoupil a seznámil nás s tím, co jsme probírali na grémiu Poslanecké sněmovny, aby prodiskutoval s předsedou vlády neplnění povinností, které má podle jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Pokud skutečně nedostaneme nějakou věrohodnou odpověď, tak budeme muset přistoupit ke krokům, které jsou podle mého názoru zbytečně přísné, ale v tomto ohledu, pokud bude dál pokračovat nečinnost vlády, nevyhnutelné, a to je svolání mimořádné schůze, kde se budou probírat jenom interpelace, jenom návrhy opozice a kde bude navrženo usnesení, že předseda vlády je povinen se schůze Poslanecké sněmovny účastnit, a to v důsledku toho, že v 90 % na ty interpelace nechodí. Nejvíce ze všeho mě ale fascinuje logika předsedy vlády. Bezelstně nám přiznal, že nechápe, k čemu písemné interpelace jsou, a že na ně proto nebude chodit. To je logika pana premiéra. Mají se tím inspirovat i občané?

Skvělá logika! Já se ale domnívám, že právo je založeno na tom, že ho všichni ve společnosti respektují, i když třeba mají jiný názor nebo nechápou vždycky dokonale úmysl zákonodárce nebo ústavodárce. Zkuste se prosím všichni na chviličku zamyslet, jak by to ve světě vypadalo, kdyby všichni uvažovali o právu jako Andrej Babiš. Interpelace jsou jediná chvíle, kdy tu pan premiér stojí přímo proti poslancům tváří tvář a neurčuje si sám pravidla nebo rozsah nebo téma debaty. Možná se toho bojí, možná tuší, že mu chybí argumenty, možná to prostě nechce řešit. Tady při interpelacích se nemůže schovávat za svá média, za své oddané šéfredaktory, za své štědře placené píáristy.